Ale prosím, opravdu nejděte touto cestou, kterou teď máte navrženou. Pane ministře, je to zkrátka špatně a je to příliš riskantní, že odložíte pouze jednu část toho zákona. Tak pojďte zkusit najít nějaký jiný způsob.

Já jsem plně přesvědčen o tom, že shodu bychom tady našli a že by se nám to společné dílo mohlo podařit. Pro tuto chvíli děkuji za pozornost. Také děkuji. Děkuji. Vidím, že s přednostním právem se do obecné rozpravy hlásí pan ministr pro místní rozvoj. Pane ministře, máte slovo. Děkuji za slovo.

Tak když bylo jasné, jak dopadly volby, a vlastně ještě před koncem roku, který byl klíčový pro to, aby legislativa začala nabývat na platnosti, jsme předložili sněmovní tisk 63. Nebyla zde ve Sněmovně vůle ho projednat. Bylo to hnutí ANO, kdo vetoval zrychlené projednání v devadesátce, a bylo to hlasy ANO a SPD, kdo jeho projednání odročil. Takže vědomi si toho, že nesouhlasíme s institucionální změnou, i po volbách, které nakonec ukázaly, že budoucí vládu bude sestavovat koalice dřívější opozice, která měla na tuto institucionální změnu zcela opačný názor, jste zablokovali to, abychom se dostali do této situace, kterou se my nyní snažíme řešit. Moje odpověď na to, proč nenabírám lidi na Nejvyšší stavební úřad, je: protože ten prostě v naší verzi nebude vznikat. Vy jste to věděli, možnost to zastavit tam byla. Já nehodnotím teď ten návrh, který přišel z těch myslím že Pardubic.

Buď platí A, nebo platí B. Buďto tedy je nezbytnost platnosti tohoto náběhu Nejvyššího stavebního úřadu naprosto kruciální, nemáme nic měnit a má to platit, ale na druhou stranu nemůžete vyzývat k tomu, tak to odložme jako celek. Prostě nemůžou platit obě dvě tyto varianty jako tak i onak. Nejvyšší stavební úřad vznikat nebude.

Víte, vy jste říkal o tom, kolik věcí se nám nepodařilo dopracovat. Když se Ministerstvo pro místní rozvoj v minulém volebním období rozhodlo měnit stavební zákon, my jsme pořádali několik kulatých stolů i tady ve Sněmovně byli tam poslanci ANO a bavili jsme se, jak klíčová je část územního plánování a zásadních změn i třeba v pořizování územněplánovací dokumentace a regulačních plánů.

To je integrace, ale tam vůbec nebyla ambice do tohoto zasahovat.

Kdyby bylo po našem byla to nejčastější výtka při startu této iniciativy v minulém volebním období: analýza neobsahuje část územního plánování, přistupujme k tomu jinak. To se nestalo. Byly pozměňovací návrhy k tomu tisku a byly zde ve Sněmovně zamítnuty.

Já jsem tam asi tři měsíce na ministerstvu.

Nezbývá mi než se s tím poprat, doufám, že ministerstvo pro místní rozvoj bude úspěšné. Jinak už to tady zaznělo poněkolikáté, to magické číslo pořadí České republiky. Já už jsem to několikrát zmiňoval, že ta studie byla následně zpochybněna a tímto číslem bych prosím neoperoval jako pořadí České republiky. Neříkáme, že je to tady rychlé. Nikdo netvrdí, že stavební řízení probíhá bez problémů. Právě proto jsme nekritizovali ani celý ten zákon, pouze ten institucionální podvozek. Takže kdybych shrnul to, co nám teď dělá vlastně největší problémy. Není to naše nepřipravenost, my ten zákon máme připravený, tu věcnou novelu.

Teď se snažíme odložit ty účinnosti, abychom mezitím mohli schválit věcnou novelu. Poslední věc, která mi přijde velmi zajímavá.